218.

Prosím pana poslance Zbyňka Stanjuru, aby předložený návrh uvedl. Děkuji za slovo pane předsedo. Je dneska řádně omluven, takže já z titulu funkce místopředsedy vyšetřovací komise nejdřív udělám krátkou rekapitulaci a pak vám navrhnu změnu usnesení.

V třetím bodě tohoto usnesení Poslanecká sněmovna stanovila lhůtu do šesti měsíců ode dne zřízení vyšetřovací komise, v níž je vyšetřovací komise povinna předložit svá zjištění s návrhem Poslanecké sněmovně. Reálně ovšem komise může začít pracovat až po zvolení předsedy, kterého volí v tajné volbě Poslanecká sněmovna. To zvolení proběhlo teprve 20. dubna 2016. Od té doby vyšetřovací komise pracuje.

Potom v podrobné rozpravě. Děkuji pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí. Otevírám podrobnou rozpravu a prosím tedy o návrh usnesení.